Také děkuji, pane předkladateli. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Vojtěch Munzar. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr tady shrnul většinu nejdůležitějších prvků tohoto návrhu. Já bych chtěl zdůraznit, že hlavním cílem předloženého daňového balíčku je vlastně ulehčení života zejména drobným a malým podnikatelům a živnostníkům, ať už se jedná o snížení administrativní náročnosti související s platbou daní právě prostřednictvím zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony nebo posunutí možnosti využít institutu paušální daně do 2 milionů nebo odstranění některé tvrdosti zákona v parametrech kontrolního hlášení. Právě byrokratická a administrativní zátěž je jeden z výrazných prvků, které odrazují od podnikání, a pochopitelně s ní spojené časové a finanční náklady. Daňová administrativa je pak největším nositelem této byrokratické zátěže. Když se například podíváte na mezinárodní srovnání podle Doing Business, tak v České republice průměrná firma na daňovou administrativu musí vynaložit průměrně 230 hodin.

Každá uspořená hodina, kterou živnostník může věnovat na vlastní podnikání, je pro něj i pro celou společnost daleko efektivnější, a právě smyslem zde představených navrhovaných úprav je snížení daňové administrativy. Druhým benefitem z mého pohledu je sjednocení právě limitů na 2 miliony korun, což povede k větší přehlednosti daňového systému.

Je to tedy možnost, že stávající plátci DPH se podle charakteru svého podnikání mohou rozhodnout, zda v systému plátce DPH zůstanou, či nikoliv. Zároveň, jak zde říkal pan ministr, se změní některé parametry kontrolního hlášení.

Další prvky tohoto návrhu představil pan ministr, takže nebudu opakovat. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo.